Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů z bloku Zákony v prvním čtení, a to v pořadí navrženém z grémia.

a poté body 71, novela občanského zákoníku, a 83, návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod.

Opět poprosím o ztišení. Vím, že ty začátky jsou náročné, poprosím ještě jednou. Děkuji velmi. Připomínám, že ve 12 hodin jsme pevně zařadili bod 22.

Je zde přihlášen. Není tomu tak? Pan předseda má zájem vystoupit.

Děkuji.

Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat.

Je to návrh pana předsedy Výborného. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro?

Výsledek je, že tento návrh byl přijat. Tento bod byl pevně zařazen před bod 71.